Tohle je důležitý moment. To číslo čtyři je maximální možné. Ovšem není pro vás povinné. Znamená to, že teoreticky nemusíte vyslovovat souhlas ani s jedním kandidátem, nebo pouze s jedním, se dvěma, se třemi, maximálně tedy se čtyřmi. K technice označování lístků si řekneme na závěr tady toho vystoupení. V prvním kole jsou místopředsedy Poslanecké sněmovny zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud by nadpoloviční většinu obdrželo více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. A nezískáli nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet míst, koná se na neobsazená místa tedy pouze na neobsazená místa druhé kolo první volby. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z kola prvního. A v tom druhém kole to probíhá stejným způsobem, to znamená opět, zvoleni budou ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Nebylali ani po druhém kole volby obsazena stanovená místa místopředsedů, koná se volba druhá, opět dvoukolová, a to s novými kandidáty. Nové kandidáty předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin přede dnem volby, termín nové volby bychom museli dohodnout s panem předsedajícím. Tak to byla citace z jednacího řádu. Ještě jednou teď volnými slovy zopakuji: volba bude dvoukolová a musí být rozhodnuto vždy nadpoloviční většinou u těch jednotlivých kandidátů. Teď vás, dámy a pánové, poprosím o pozornost, protože je to velmi důležité a hraje se o hodně a je možné, že budou rozhodovat jednotky hlasů. Opět připomenu technicky, že poslanci, jejichž příjmení začíná na písmeno A až K, si vyzvedávají lístky v té levé části volební místnosti Státních aktů a poslanci, jejichž příjmení začíná na písmena L až Z, jdou vpravo. Opět vás poprosím, abyste si vzali pouze jeden lístek Takže váš spěch je předčasný. A i já vás prosím, abyste vydrželi, protože víme z minulých období, že docházelo k mnoha chybám a že vaše lístky byly neplatné. Tak prosím a je to hlavně tedy i pro nováčky, kvůli nováčkům tak vás zkušené matadory teď opravdu prosím o trochu trpělivosti. Je to opravdu důležité. K tomu označování: Na lístku budete mít šest jmen s pořadovým číslem. Musíte označit číslo u každého jména. Opakuji, musíte označit číslo u každého jména. Označíte buď kroužkem nebo křížkem. Jak jsem řekl, vaší volbou je možných maximálně čtyři kroužky a zbylé křížky.

Prostě nebude hlasovat. Takže vás prosím, označujeme čísla u jmen a musíte označit všechna čísla.

Tak prosím zkuste myslet i na tohle, zkuste zapomenout na osobní ambice a prosím vás já osobně, pojďme se o to pokusit. Pane předsedo, děkuji. Já vám také děkuji, a jak jsem již avizoval, otevřu rozpravu. Mám zde přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu hnutí Úsvit, pana poslance Radima Fialy. Pane předsedo, prosím ujměte se slova. Děkuji za slovo. Já vás opravdu zdržím jen krátce. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Před asi měsícem nás hlasy českých voličů poslaly sem, do této Sněmovny.

Slovo politik a politika získalo pro občany hanlivý obsah. Je na nás nyní a zde, abychom se pokusili vrátit lidem naději, že politická reprezentace této země je schopna pracovat ve prospěch občanů. Pokud výsledek těchto voleb chceme shrnout do jediné věty, pak ta věta bude znít: Lidé volili, jak volili, protože lidé chtějí změnu. Změna se musí týkat i naší práce ve Sněmovně. Pokud chceme obnovit důvěru občanů v Poslaneckou sněmovnu, pak nemůžeme pokračovat v praxi posledního období. Okolnosti schvalování zvyšování daní nebo církevních restitucí přinesly pád důvěry občanů v Poslaneckou sněmovnu pod bod mrazu. Poslanecký klub hnutí Úsvit přímé demokracie je novým politickým prvkem ve Sněmovně. Máme jasný program a chceme ho prosazovat napříč politickým spektrem prací ve Sněmovně. Jasně jsme deklarovali, že nespojíme poslanecké mandáty a vládní funkce. Naši poslanci chtějí pracovat ve prospěch této země a jsme připraveni podpořit správné a potřebné zákony pro naši republiku napříč politickým spektrem. Tyto zákony budeme navrhovat a také budeme konstruktivně jednat o podpoře návrhů dalších stran, pokud povedou k překonání ekonomické a společenské krize. Nepodpoříme lumpárny a politické kšeftování. Budeme špatní političtí obchodníci. To není naivita, ale vědomí, že naše země a lidé, kteří zde platí daně, už další kšefty neunesou. Kolegyně a kolegové, chceme se aktivně podílet na práci ve Sněmovně, která bude odrážet volání občanů po změně v české politice. Proto se náš klub rozhodl navrhnout kolegu poslance Tomia Okamuru na funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Nemáme žádnou pochybnost, že navrhujeme na tu funkci kandidáta, který má všechny potřebné předpoklady. Kolega Okamura je vnímán veřejností jako jeden ze symbolů změn, pro které se občané vyslovili ve volbách, a jeho volba může přispět k posílení důvěry občanů ve Sněmovnu. Vážené kolegyně a kolegové. Chci vás požádat o podporu Tomia Okamury při volbě místopředsedů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.